Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby prosazovala tyto principy při všech jednáních na všech úrovních a oblastech své národní i mezinárodní působnosti. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím kolegy, aby se přestali bavit. Pak možná budou vědět, o čem hlasují. Pan předseda Stanjura.

Takže pane předsedo , jestli jste autor nebo spoluautor, zkuste nám to vysvětlit. Tam bylo, že vláda má dodržovat tyto principy, ale nic jiného. Tak které principy? Pane zpravodaji. Já jsem vyzván k vysvětlení, ovšem nejsem jediný já to tady předkládám nebo předčítám, ale mluvil jsem o spolupráci čtyř klubů tady na tomto návrhu usnesení, a tady je trošku paradox. Musím to tedy říct úplně přesně. Toto byl konkrétní návrh usnesení hnutí ANO.

Pane předsedo, prosím oslovovat mým prostřednictvím. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Černoch. Jako předseda jedné ze stran, které pro to hlasovaly. Je to myšleno ty výše uvedené principy.

Myslím, že je to všem srozumitelné.

Myslím si, že by bylo opravdu dobré vysvětlit to usnesení, protože jsou to velmi závažná usnesení. A aby byla předložena usnesení o ničem, nikdo neví, o čem hlasujeme, tak považuji za minimálně férové, pokud by byla revokace od někoho, kdo hlasoval proti, a bylo to zde specifikováno. To usnesení bylo přijato. Nevidím k tomu důvod. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval. Děkuji. Přejdeme tedy k návrhu usnesení od klubu ODS.

První usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Za druhé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie.

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tady si akorát nejsem jistý, jestli některé ty body jsou hlasovatelné v případě, že už prošly body jiné. Za prvé: Poslanecká sněmovna odmítá dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem o vracení imigrantů a považuje ji za ohrožení bezpečnosti České republiky.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna odmítá zavedení bezvízového styku s Tureckem. To už máme tento návrh vlastně...

Poslanecká sněmovna odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí, který se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Považuji ten návrh za totožný, tudíž nehlasovatelný. Pokud máte námitku vůči mému postupu, prosím, uplatněte ji. Děkuji. Další bod. Poslanecká sněmovna odmítá oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Poslanecká sněmovna odmítá zavedení systému jeden za jednoho na výměnu imigrantů mezi Evropskou unií a Tureckem. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?